24.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 159/1 a já prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Už jsem se obával, že se na tento sněmovní tisk nedostane.

Já vás přeruším, pane poslanče, a poprosím trochu o klid. Já vím, že debata byla vzrušená a ne všichni mohli vystoupit. Ale teď již probíráme jiný tisk a já bych chtěl poprosit všechny, kteří probírají něco jiného než současný tisk, aby ztišili své hlasy nebo se přesunuli mimo. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Zpátky tedy k té věci. Předkládáme úpravu příplatku pedagogických pracovníků, kterou bychom rádi po zkušenosti z minulého volebního období zapracovali do zákoníku práce.

Protože to jsou dvě trochu odlišné věci, dovolte mi, abych je představil zvlášť.

Výše tohoto příplatku od jeho zavedení v roce zdůrazňuji 2004 se dlouhá léta nenavyšovala, přestože samozřejmě platy učitelů alespoň v posledních letech zásluhou vlády rostly.

Podotýkám, že pedagogové vykonávající... Já bych znovu chtěl poprosit všechny kolegy ve sněmovně, aby se zklidnili nebo svá jednání přesunuli do kuloárů. Děkuji.

My proto navrhujeme, aby byl specializační příplatek navýšen na 2 500 až 3 500 korun měsíčně podle rozhodnutí ředitele školy, což přepočteno na hodinu práce znamená 125 až 175 korun. Ano, to není ani dnes průměrný hodinový plat učitele, aby bylo zřejmo a jasno.

Nakonec ale nebyla ta senátní verze zde v Poslanecké sněmovně schválena. Považujeme za nevhodné spojovat novelizaci zákoníku práce s novelizací zákona o pedagogických pracovnících, a proto předkládáme samostatně novelu čistě zákoníku práce. Tolik tedy příplatek za výkon specializovaných činností. Druhá část se věnuje příplatku za výkon práce třídního učitele. Ta v současnosti není součástí zákoníku práce.

Zase lze velmi jednoduše na základě průzkumu na školách, a kdo jste pedagogové, učitelé či ředitelé, tak to můžete potvrdit, že činnost třídních učitelů, pokud je vykonávána s plnou zodpovědností a vážností, tak není jednoduchá, a v průměru nám vyšlo opět cirka těch 20 hodin měsíčně. Záleží také na měsíci, kterého se to dotýká. Pokud budeme pracovat s touto průměrnou časovou náročností 20 hodin, tak přepočteno na hodinu obdrží dnes třídní učitel, pokud je na té nejnižší hranici, 20 korun na hodinu.